Podle doručeného usnesení vlády České republiky z 10. února letošního roku místo ministra Chovance za vládu předloží návrh pan ministr Richard Brabec. Požádám pana poslance Jiřího Petrů, který je zpravodajem, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra Brabce, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu otevírám. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ano, vidím. Prosím, pane poslanče.

Podávám podle ustanovení § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následujících legislativně technických úprav.